Já osobně tedy se spíš přimlouvám, aby tento tisk mohl být řádně projednán a uzavřen, a nemyslím si, že lhůta 30 dnů ho bezprostředně ohrožuje, zejména pokud jsme slyšeli veřejný příslib, že to nedorozumění se vyřeší vyškrtnutím, že některé věci se budou řekněme řešit a už jsou předjednány, ať už je to tabák, nebo veřejnoprávní média.

On hájí paní ministryni, že skutečně je to technicistní norma. Ta vláda neměla důvěru. Ale na straně druhé, když si uvědomíme, že vláda bez důvěry dělala mnohem významnější věci, ať už v personální oblasti, pokud se nemýlím, tak vláda bez důvěry schválila žákovské jízdné a zlevněné jízdné seniorům, tak ono nejde využívat argument, že je to vláda bez důvěry jenom ve chvíli, kdy se jí nechtějí daně snižovat, ale pro cokoliv jiného, jako pro navyšování státních úředníků, pro velké personální změny, to vládě ta nedůvěra vůbec nevadila. Máme rok po volbách, daňový systém se nezjednodušuje, daňové břemeno se nesnižuje a takové ty výmysly, že je to kvůli tomu, že jsme tady měli vládu bez důvěry, nemohou platit, protože i v té chvíli, i v tom období dělala vláda poměrně razantní a důležité změny a vůbec jí to nevadilo, že nemá důvěru!

Děkuji za slovo.

A ve chvíli, kdy z těch 30 dnů jsou tři jednání pléna Poslanecké sněmovny, a my tam skutečně chceme vyřešit některé ty sporné body, a během toho jednání pléna je poměrně obtížné se těm jednáním věnovat, tak já se omlouvám, ale z těchto důvodů my ten návrh nepodpoříme, protože skutečně stejně by podle našeho názoru nevedl ke schválení do konce roku. A příště prosím o to, abyste to skutečně projednali včas. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pane poslanče Ferjenčíku, pravidlo GAAR jenom velmi ve stručnosti, já samozřejmě jsem připravena jakkoliv to dopodrobna vysvětlovat a hájit to je v podstatě zákaz zneužití práva.

Ale v tuto chvíli chci říct, že to je pravidlo, které už dneska se implementuje.

Co se týče krycích dokladů, tak to je v praxi skutečně velký problém, protože pokud se dnes kontroluje například v rámci EET ubytování, tak ti úředníci používají svoje vlastní osobní doklady a to není prostě v pořádku. Jinak je to postup, který používá běžně, to není nic nového, Česká obchodní inspekce. Já se budu snažit zareagovat na ty věci, které tady padly. Zítra začínáme projednávat státní rozpočet.

Zrušení daně z nabytí 13 mld. Ale měl by být vyrovnaný státní rozpočet v plánu. Letos rozhodně bude a bude i příští rok.

Takže já nebudu opakovat to, co jste tady řekl, pane poslanče Skopečku. Ano, bylo to tak.

Jinak snížení daní.

Takže pokračujeme ve snižování daní. A můžeme si to dovolit právě proto, že je lépe a účinněji vybíráme díky opatřením, která jsme zavedli. Já také děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo množství faktických poznámek.